Děkuji za slovo, pane předsedající.

Takže to jenom tolik.

Děkuji panu zpravodaji a přerušuji bod 111 po skončení závěrečných slov a před hlasováním.